Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegové, milé kolegyně, mám napsaný projev.

Některé bezesporu zazněly, ale některé úplně ne. Velmi často slyšíme od členů vlády, jak jsou skvělí, jak jsme nejlepší v Evropě, na světě a podobně. Já bych chtěl říct, že skvělí jsou naši občané. Jestli to zvládáme jako Česká republika, tak je to díky skvělému přístupu drtivé většiny našich občanů.

Na ty se trošku pozapomíná.

A to už podruhé. Trošku zapadla informace, že vláda nezákonným způsobem zrušila doplňovací senátní volby na Teplicku, to konstatoval Nejvyšší státní soud. A minulý týden pražský Městský soud pravomocně rozhodl, že vláda postupovala nezákonně. To není spor o právní výklad.

Přitom vláda začala dobře a v rámci platné legislativy.

Můj dotaz zní: Kdo to vymyslel? Ten přechod od zákonného do nezákonného stavu? Ale ten materiál musel někdo zpracovat!

Kdo to byl? To by mě opravdu zajímalo. A jaký byl důvod?

Myslím si, že to možná byl důvod, a možná ne. Chtěl bych se zeptat, jaký byl osud těch původních vládních usnesení, která vláda přijala legislativně správně podle krizového zákona. Vláda je zrušila? Nevím, kdo mi odpoví. Pokud ano, kdo navrhl vládě, aby zrušila opatření, která přijala podle krizového zákona? Nezrušené usnesení vlády snad platí. Přece nemůže Ministerstvo zdravotnictví jakýmkoli způsobem nahradit usnesení vlády. Pan ministr zdravotnictví, mimochodem profesí právník, pokud se nepletu ne profesí, vzděláním omlouvám se, profesí jste ministr, omlouvám se, pane ministře, to nebylo úmyslné tak říká: To se jedná o jiný právní přístup. Ne, to bylo nezákonné jednání!

To věřím, že v tom máme prvenství. My jsme tehdy kritizovali, vzpomeňte si, to rozhodnutí.

To jste vymyslel vy? Nebo váš tým? Nebo Legislativní rada vlády?

Kde jsou ty argumenty? Tam je usnesení vlády. Pak tři strany jakoby úvodu.

Stará data. Nevadí, že tady jsou, to určitě nevadí, je to na jednom místě.

Další slajd, celá strana. Odpověď: Spíše neprojeví.

Malé obchody byly zavřené celou dobu. Viděli jste tam ty lidi? To není možné!

Praxe a život je úplně jiný, než vy tady nám říkáte. Ta čísla to evidují.

A já nevím proč. Otázka zní: Proč? Nejsme schopni to zajistit? Možná to tak je. Tomu bych rozuměl. Ani slovo o tom není. Teď máme další model, model, model a ten model končí kdy?

Vy máte odvahu, pane ministře zdravotnictví, peskovat opozici, že nemá odborné argumenty pro kratší dobu nouzového stavu.